A my samozřejmě na ten definitivní pandemický plán, který zohlední v podstatě, koho budeme perspektivně očkovat, jaké vakcíny a tak dále, takže to neznamená, že pokud jsme ho neaktualizovali teď, protože čekáme na nějaké poslední informace z hlediska vědeckých kapacit a z hlediska expertní komise na úrovni Evropské unie, tak že se nepřipravujeme na další očkování, pravděpodobně od října.

Nyní pan poslanec Holík bude interpelovat pana premiéra ve věci Vrbětice, mezinárodní zatykač.

Moje otázka zní:

Děkuji a prosím pan premiéra o odpověď.

Myslím, že jsme na půdě

Ale ten případ je úplně jasný a my jsme reagovali, jak jsme reagovali.

Prosím. Pane premiére, vaše odpověď mě neuspokojila. Můj dotaz byl jeden.

Děkuji. Prosím.

Děkuji.

Je to poměrně zajímavé pozorovat.

Já bych se ale chtěl zeptat, co dále může udělat český stát ve vztahu k Ruské federaci? Bude přehodnocena smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, na základě které se pan zmocněnec Jindrák snaží něco vyjednávat? Vyřešíte otázku diplomatického pasu pana Nejedlého, který se pase na Hradě? Celkově mě zajímá, proč si vlastně držíte ve svém okolí a ve vládě lidi, kteří nemají pevný postoj vůči Ruské federaci, a když se naskytne nějaká záminka, tak jim vlastně rádi vyjdou vstříc. Děkuji za dodržení času. Bylo několik otázek a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Děkuji.